Já děkuji panu premiérovi. Dále byl přikázán výboru pro obranu a také ústavněprávnímu výboru jako výborům dalším. Usnesení výborů vám byla doručena jako sněmovní tisky 855/1 až 4. Nyní prosím, aby se ujal zpravodaj výboru pro bezpečnost a výboru pro obranu pan poslanec Václav Klučka, informoval nás o projednání návrhu ve výborech a případné pozměňovací návrhy odůvodnil.

V části první článek I se před novelizační bod číslo 1 vkládá nový novelizační bod číslo 1, který zní: